Situaci se snaží změnit projekt

Přitom na vyřešení problémů 2,5 tisíce evidovaných dětí ohrožených domácím násilím by stačilo 80 milionů korun. Například tato státem podporovaná služba již s úspěchem funguje rok na Slovensku a na Západě je už řadu let samozřejmostí.

Děkuji. Také děkuji a slovo má paní ministryně. Vážená paní poslankyně, děkuji za vaši interpelaci.

Protože to je opravdu myslím si, že na to je potřeba docela dost peněz. Takže mně se jednalo ne o tu práci preventivní a pro tu práci s rodinou, kde se neřeší jenom domácí násilí, ale spousta dalších věcí, mně se jednalo spíš už o tu práci následnou.

Děkuji. Tak, paní ministryně může odpovědět.

Tak, já vám děkuji. Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.